Ale to základní. Ale tím zpochybňujete vlastně princip pojištění.

Proč máme dělat protipovodňová opatření? Právě proto, že vytváříte nějakou prevenci a snažíte se minimalizovat budoucí rizika. A finanční ústava v zásadě je taky pojištění proti rozpočtově neodpovědným vládám. To je celé. Kolegové zejména z levé strany spektra velmi rádi říkají, že slovenská ekonomika padala méně nebo že byla úspěšnější v letech hospodářské krize než naše.

Děkuji za slovo. K panu předsedovi klubu ODS prostřednictvím pana předsedajícího: Že vás, pane kolego, ústa nebolí!

A jsem zvědav, jak se k tomu postavíte. Prosím pěkně, alespoň trošku objektivity při hodnocení minulosti a souzení historie by přece jenom slušelo. Víte, ten starý vtip: Co byl největší zločin komunismu? No přece že tady nechali majetek jenom na 20 let! Já si myslím, že otázka privatizace, otázka toho rozkradení, co tady byla, to přece se tady nekradly jen ty papundeklové vesnice, po tom by ani pes neštěkl. Tady byl vytvořen obrovský majetek! Co jste vytvořili za tu dobu vy? Na to mi odpovězte! Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Pak kolega Černoch.

A nechci dneska mluvit a vyjmenovávat ty mrtvé, zavřené, ty, kteří byli donuceni nebo museli emigrovat nebo chtěli emigrovat.

Vždy budu kritizovat období nesvobody, zločinů, a taky ekonomických zločinů. Mně tedy fronty na všechno nechybí! A mnozí zapomněli a možná by stačilo jeden den v roce mít ekonomickou úroveň z dob komunismu, abychom nezapomínali. A nesnažili se přepsat historii. Ani politickou, ani ekonomickou. Nyní ještě dvě faktické poznámky pana poslance Kováčika a paní kolegyně Lorencové. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. Já bych nerad, kolegyně a kolegové, abychom se tady znovu začali natahovat o věci, které jsou podle mě některé vyřešeny a některé na vyřešení čekají. Já jen připomínám, že za doby privatizace občané vidí, co všecko bylo vybudováno, co všecko se samozřejmě někdy i dobře podařilo, taky něco bylo takové, ale co všecko se tady rozkradlo při tom, když se zhaslo a takzvaně ekonomika byla před právem.

Protože buď mají práci velmi špatně placenou, pod hranicí lidské důstojnosti, to odměňování není za skutečně odvedenou práci, anebo tu práci v některých regionech zvláště, a ve vašem, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Stanjuro, zejména, marně dlouhá léta hledají. A co se týká speciálně privatizace v tom vašem kraji, tak dodneška tady máme jakousi vyšetřovací komisi, resp. jakýsi bod, který nemáme úplně dojednaný. Nyní faktická poznámka paní kolegyně Jany Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Vrátím se zpět k tématu fiskální brzdy a odůvodním pozměňovací návrh klubu Úsvit, který budeme hlasovat pod písmenem C. Plně se ztotožňujeme s tím, že Česká republika potřebuje ústavní zakotvení vedoucí k vyšší rozpočtové odpovědnosti. Nicméně máme důvodnou obavu, že fiskální brzda v případě, že bude aktivována, povede pouze k tupému zvyšování daní. Proč hledat bolestné úspory, proč se snažit šetřit, když se dají zvýšit daně? Abychom tomuto zabránili, navrhujeme do sněmovního tisku 412 vložit podmínku, že vláda v rámci opatření, která uskutečňuje, po spuštění mechanismu fiskální brzdy nesmí navrhovat zvyšování daní z příjmu. Vycházíme primárně z toho, že ekonomika státu, která je natolik zadlužená, že je pro ni nutné spustit mechanismus fiskální brzdy, není v žádném případě schopna unést další zvyšování daní. Zvyšování sazby daní by sice v krátkém horizontu mohlo zvýšit výběr, ale z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity, a tím také k poklesu daňového inkasa.